A už nedám nikomu slovo, protože podle zákona o jednacím řádu v 11 hodin musíme skončit tento bod. Ještě než předám řízení schůze, konstatuji, že k faktické poznámce je přihlášen pan kolega Plzák.

Ano, pan kolega Plzák ruší svou faktickou poznámku.

Pak je řádně přihlášena paní kolegyně Adamová Pekarová. Budeme se zabývat pořadem schůze a předávám řízení schůze, když je přihlášen pan kolega Jaroslav Faltýnek. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, při předávání řízení schůze pan předseda Faltýnek trošku předběhl ten pořad, ale v pořádku. Já jsem ten bod zaznamenal.

Je to sněmovní tisk 512, prvé čtení. Prosím tedy, abyste si škrtli bod 198 ze schváleného programu. O této věci se nehlasuje. Také připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 318, což jsou ústní interpelace, a pak budeme pokračovat případně v jednání o zprávách České televize. Tolik informace, které měly zaznít na začátku. Nyní bychom se dostali, nebo už jsme se dostali k návrhům na změny programu schůze. První návrh zazněl od pana předsedy Faltýnka. Nyní je přihlášen pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji.

Ano. Je ještě nějaký návrh na změnu pořadu schůze? Není Tak budeme hlasováním rozhodovat o těch dvou návrzích, které zazněly. Pokud nejsou námitky, tak budeme postupovat v pořadí, v jakém byly předneseny. Takže nejprve se hlasováním vyrovnáme s návrhem pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnka, aby bod 206 byl zařazen na pátek jako první bod bloku třetích čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 63. Návrh byl přijat. A protože jsme tento bod zařadili napevno, tak není hlasovatelný bod...

Protože kdybychom to třeba zařadili v úterý na pátek, i tak bych to dneska mohl navrhnout. Takže tady je spíš neobvyklý ten časový sled těchto dvou návrhů. Ano, máte pravdu. Je samozřejmě neobvyklé hlasovat bezprostředně poté, co jsme ten bod zařadili, ale je to jistější postup, aby Sněmovna o tom vašem návrhu rozhodla hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 64. Návrh nebyl přijat.